A chtěl bych a už skončím, protože pan ministr Ťok se sem žene přes půl republiky, aby tady mohl být. Ostatně já jsem si stěžoval, že tady není, tak ho nechci déle zdržovat. Prosím pana předsedu Stanjuru, aby nestrašil národ znárodněním. Nechystáme se ani jako svátek použít ono datum. Ale kdyby snad náhodou, nebojte se, nebudu to brát ani jako dobrý podnět pro naši budoucí práci. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím. Je to dost obtížné, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, nemít tady obavy z reminiscencí na znárodnění, když jsme byli před několika dny svědky toho, jak jste se přihlásili ke zdravým základům 25. února.

Děkuji.